Rovněž neshledávám výhodu v rozšíření počtu politických náměstků ministra, což je v praxi vlastně jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků, samozřejmě ale s platy náměstků a dalšími výhodami, jako je auto, řidič a tak dál, kteří ale podle navrhované změny jednotlivé sekce řídit nebudou, a tudíž jsou prakticky bez podstatné agendy, a hlavně bez odpovědnosti. Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a k nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ně.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Další, kdo je přihlášen řádně do obecné rozpravy, je pan poslanec Jan Hrnčíř. Požádám ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si pár poznámek k navrhované novele zákona o státní službě. Na úvod bych poněkud odbočil. Zástupci koalice SPOLU slibovali zeštíhlení, škrty a úspory. Povolební realitou byl ovšem vznik tří zbrusu nových ministerstev, přijetí doslova armády úředníků, a tedy i potřeba půl miliardy navíc na Úřad vlády ze státního rozpočtu České republiky. Navrhovaná novela zákona o státní službě ve mně probouzí pocit, že se v podobném duchu bude pokračovat i nadále.

Pokud začnu od konce navrhované novely, tato odstraňuje doposud povolený maximální počet náměstků člena vlády. Dosud může mít každý člen vlády nejvýše dva náměstky.

Vážení kolegové z vládní koalice, můžete mi to prosím nějak vysvětlit? Když jste přece kritizovali příliš mnoho úředníků ve státní správě, očekával bych tedy naopak snížení počtu náměstků ze dvou na jednoho, nikoli to, že závazně stanovené maximum náměstků úplně odstraníte. Mám to snad chápat tak, že členům vaší vlády dva náměstci nestačí? Jak se to slučuje s vaší filozofií zeštíhlování státní správy, pokud se vůbec mohu ptát? Svého nového podřízeného si tak v podstatě po předchozí dohodě se svým nadřízeným přímo vybírá jeho nadřízený. Proklamovaná kontrola nezávislosti a nestrannosti při výběrových řízeních pak vlastně ani není možná.

Zcela nepochopitelné odstranění dvoukolového systému výběrového řízení, kdy v prvním kole byly zařazeny pouze osoby s odpovídající poměrně přísně stanovenou kvalifikací a přesně stanovenou délkou praxe, přímo nabízí otázku, proč tomu tak je? Vedoucí pozice by přece měly být obsazeny osobami s odpovídající praxí, kvalifikací a zkušeností.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo. Aby mě pan kolega Benda, který tady teď zrovna není, což mě mrzí, protože by to určitě ocenil, tak jsem se přihlásil do rozpravy, aby nebyla řekněme nějaká potyčka o tom, jestli je to nebo není případná faktická poznámka.

Ono je to poučné.